On nije u drugom čitanju sa svim karakteristikama koje imaju zakoni u drugom čitanju. Znači amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav, Odbor za informiranje, informacije i medije, znači tri odbora. Želi li predsjednik predlagatelja državni tajnik gospodin Juto Martinović iz Ministarstva pravosuđa i uprave uzeti riječ? Hvala predsjedavatelju. Tražim stanku u ime kluba stranke CENTAR i stranke GLAS u trajanju od deset minuta radi dodatnih konzultacija. Naime, prije svega želim ukazati na činjenicu da je u ovom trenu praktički prazna sabornica, da je prisutno svega desetak saborskih zastupnika i to uoči početka rasprave o jednom od najvažnijih antikorupcijskih zakona. Znači spomenuli ste ga ipak. Radi se o ovom zakonu. Možete ići dalje. Dakle, radi se o zakonu koji je ishodište, početak svakog prava građanina da se na svoje oči uvjeri na koji način ljudi koji su neposredno izabrani ili postavljaju, obavljaju poslove u njihovo ime, za njihov novac u javnom interesu, a sabornica je prazna. U državi koja je preplavljena i natopljena korupcijom ovakva situacija zapravo znači da smo državu prepustili hijenama tim više što je i Konačni prijedlog zakona pokazao ono na što smo ukazivali i prilikom prvog čitanja, a to je da se predloženim izmjenama urušavaju dostignuti standardi koji su već postojali kako u samom zakonu, a tako i u praksi samog povjerenika za informiranje koji je počeo donositi dobre odluke, a potom i prakse upravnih sudova koji su također kročili put prema naprijed. Odjednom sve se to briše između ostalog konkretno promjenom članka 16. stavak 3. koji dopušta da se informacije o raspolaganju javnim sredstvima sada zamrače dodatno time što će se moći uskratiti ako informacija predstavlja klasificirani podatak. Tom praksom će se služiti mahom trgovačka društva u državnom vlasništvu i u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kada god će htjeti sakriti neki podatak o raspolaganju javnim sredstvima iz kojih proizlazi čisti korupcijski rizik. Ponovno smo korupciji otvorili širom vrata. Hvala. Stanka se naravno odobrava, ali idemo dalje. Gospodin Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu uprave i pravosuđa ima riječ kao predlagatelj. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Nacrtom konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama zakon se usklađuje sa direktivom o otvorenim podacima i ponovno je u uporabi informacija javnog sektora. Konačnim prijedlogom uređena je odredba u odnosu na informacije o raspolaganju javnim sredstvima. U odnosu na raspolaganje javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava dostupne su javnosti i bez provođenja te razmjernosti i javnog interesa osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak ili se može ograničiti temeljem drugih osnova propisanih člankom 15. ovog zakona i iz tog članka, dakle brisan je dio odredbe koji je glasio ili se može ograničiti temelje drugih osnova propisanih člankom 15. ovoga zakona. To je novina u odnosu na ono što je bilo u prvom čitanju. Nadalje, utvrđuje se obveza tijela javne vlasti da kada obavještava korisnika da je informaciju već dobio ili je informacija javno objavljena korisnika treba obavijestiti na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena, odnosno gdje je informacija javno dostupna navodeći mu poveznicu na kojoj je objavljena. To je također nešto što smo sukladno raspravi ne samo u Parlamentu, nego i javnoj raspravi uvažili i uredili bolje u ovom konačnom prijedlogu. Konačnim prijedlogom zakona u članku, dodaje se članak 25a. Utvrđuje se da izvršenje rješenja provodi povjerenik. Donošenjem rješenja o izvršenju koje se osigurava izricanjem novčane kazne odgovornoj osobi. Novčana kazna izvršava se obustavom od plaće odgovorne osobe, a visina novčane kazne propisana je člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku. Ove odredbe također nije bilo u prvom čitanju i to smo unijeli kao nešto što se promišljalo i u javnosti, ali u ovom Saboru prilikom prvog čitanja. Uz to uređuje se pitanje zamjenjivanja povjerenika u razdoblju kraćem od 6 mjeseci, te u prijelaznom razdoblju isteka mandata do imenovanja novog povjerenika. Osobu koja će privremeno upravljati uredom povjerenika i obavljati poslove povjerenika u razdobljima kraćim od 6 mjeseci određivat će povjerenik iz redova službenika koji upravljaju ustrojstvenim jedinicama u uredu povjerenika. Privremeno obavljanje poslova u slučaju nakon isteka mandata povjerenika ili prestanka dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran do izbora novog povjerenika ograničava se na razdoblje do najduže šest mjeseci. Tekst konačnog prijedloga zakona je ujedno nomotehnički dorađeno. Hvala lijepo. Kada govorimo o pravu na pristup informacijama ključnom antikorupcijskom alatu za koji smo mi iznijeli vlastiti zakonski prijedlog o kojem ću govoriti u raspravi, da se pokaže da smo konstruktivni i da doista pokažemo koliko ga smatramo važnim. Osnovno je pitanje želi li vlast uopće da se dođe do ključnih informacija. Naime, s ovim zakonom imamo niz povezanih zakona koji se odnose na pravo pristupu informacijama. Jedan od njih je Registar stvarnih vlasnika tvrtke i imali smo problem koji je artikuliran prilikom afere JANAF gdje mi nismo mogli doći do osoba koje imaju udjel u tvrtci pa makar bio i 100%-tan, a imali smo nominalne vlasnike čime smo prikrivali stvarne vlasnike. A ono što vas pitam, je li ovoj državi važnije imati registar onih koji traže informacije od prava na pristup informacijama jer da biste došli do Registra stvarnih vlasnika tvrtki vi se prvo morate [[Upadica: Hvala.]] on-line zapravo ulogirati i dati svoje podatke što obeshrabruje istraživačke novinare i svu ostalu zainteresiranu javnost. Uvažena zastupnice, ha dakle ovaj zakon ide za tim da se dakle javni sektor, javnopravna tijela moraju očitovati na traženje informacija za one činjenice i podatke kojima javnopravna tijela raspolažu.

Naravno u cijeloj toj priči postoje i stanovita ograničenja o kojima se raspravljalo u ovom saboru. Ta harmonizacija ta nekakva test razmjernosti koji se u svakoj konkretnoj situaciji mora voditi da se dakle dva društvena interesa pomire ne može jednostavno nije nigdje ni u jednom društvu u svim demokracijama nigdje se ti podaci bukvalno i u cijelosti ne valjaju ulicama. Uvaženi predlagatelju nije mi jedna minuta dovoljna da se osvrnem na ovo što ste sada rekli da nije u svim demokracijama sve uvijek javno dostupno pa ću zapravo sažeti. Dakle, kažete da se ovim zakonom preuzimaju odredbe direktive. U direktivi izričito piše da se ona ne smije zloupotrijebiti na način da se pozivanjem na usklađivanje urušavaju postojeći demokratski standardi. A upravo ste to napravili ovim izmjenama zakona. I vrlo slično kao kod Zakona o sprječavanju sukoba interesa kad nešto pakirate sa velikom šarenom mašnom da je nekakvo poboljšanje i iskorak zapravo se radi o dubokom potkopavanju temeljnih instituta. Dosada su što kroz zakonsku odredbu kako je prije važila, a što kroz sudsku praksu podaci o načinu raspolaganja javnim sredstvima bili javno dostupni. Sada uvodite modalitet, a to su klasificirani podaci s kojim će se sve što je nekom bitno za sakriti moći sakriti. Kako to komentirate? A uvažena zastupnice, dakle vi tu iznosite i dio svoje osobne percepcije ja bih rekao i nekakvog političkog stava budući da dolazite iz oporbe. Jednostavno nije istina da je ovaj zakonski dokument, ove izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama korak natrag. Ja zaista punim uvjerenjem tvrdim da je ovo itekako korak naprijed u uređenju ove itekako važne pravne materije. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani gospodine državi tajniče, Zakon o pravu na pristup informacijama je u posljednjih nekoliko godina bio jedan od vrlo važnih alata našim novinarkama i novinarima pomoću kojih je zapravo jako puno afera kojima smo, koje smo imali prilike vidjeti u posljednjih nekoliko godina razotkriveno. Ukoliko se bude posezalo odnosno ajde da formuliram pitanje ovako. Kako, kako razmišljate o mogućnosti da se zloupotrijebi institut klasificiranja podataka kako bi se dodatno otežao zapravo pristup informacijama onda kada je u interesu javnosti, kada ga mediji traže, kada ga novinar traže? Dakle, da li mislite da postoji prostor za takvu vrstu zloupotrebe ovih novih mjera i kako to prevenirati? Hvala vam uvaženi zastupnice, zastupniče, dakle i uvažena zastupnica Orešković je istu stvar na stanovit način propitkuje i dakle pita me. Naravno klasificirani podaci nisu materija ovog zakona. Ti klasificirani podaci su negdje, u stvari zakon koji to rješava je jedna sasvim druga zakonska materija. Ja ne mogu isključiti da na osobnim, u osobnim nekim u stvari u pojedinačnim slučajevima ne može doći do pokušaja da se to zlorabi, ali sustav kako smo ga uspostavili dakle s obzirom da javna, javnopravno tijela daju, ne daju, kriju se iza toga, nakon toga mi imamo učinkovita pravna sredstva koja idu prema povjereniku, povjerenik ima jake ovlasti kao priziv, kao tijelo koje rješava o žalbama i nakon toga naravno ima jake alate penalizirana, dakle kažnjavanja, provođenja tih rješenja što ranije nismo imali u ovom zakonu. Poštovani tajniče jasno mi je da je potrebno provoditi niz postupaka ukoliko želimo pristupiti osobnim podacima koji ne smiju biti dostupni javnosti pa jedan od tih postupaka je i anonimizacija podataka. Isto tako je jasno da taj postupak ima neke troškove i da institucije koje čuvaju te osobne podatke i koje ih trebaju analizirati moraju taj postupak provesti i da trebaju imati alate koji koštaju i nakon toga imaju još neke troškove prilikom samog postupka anonimizacije. Međutim, nije mi jasno zbog čega se taj postupak treba naplaćivati svima. Zašto se ta anonimizacija ne napravi jednom i onda nakon toga je dostupna svima koji su, koji trebaju te podatke? Radi se o istraživanja kojima, zbog kojih trebamo dostaviti te podatke koji se tiču osobnih podataka naših sugrađana. Dakle, postoje neki podaci koji se objavljuju javno i ukoliko tamo postoji potreba za anonimiziranjem osobnih podataka oni su već učinjeni. Za podatke koji se traže, dakle koji se dostavljaju na traženje tamo naravno u bazama gdje se to čuva tamo nije izvršena anonimizacija i u tom slučaju ako javnopravno tijelo treba dostaviti neke podatke, a tamo se nalaze i osobni podatci učinit će se anonimizacija. Rekli ste da se informacije ne valjaju doslovno na cesti.

U tom smislu me zanima čl. 6, znači i ta formulacija informacije su dostupne, osim ako predstavljaju klasificirani podatak, znači da mi to definirate što ste ovdje mijenjali i na koji način je ovdje to mijenjano, a reći ću samo da sumnja koja je izražena ovdje i u prethodnim replikama je potpuno opravdana, imamo li u vidu zakone koji su se do sad donosili kao recimo, Zakon o sprječavanju sukoba interesa gdje smo doslovno od dana do dana mogli vidjeti kako lobističke skupine djeluju na vaše pisanje zakona pa su tako ravnatelji bolnica, odnosno liječnici lobirali da ispadnu znači iz tog zakona, odnosno predstojnici klinika. U tom smislu bojim se da nekad se i takvi klasificirani podaci koriste u krive svrhe. A to su vaše opservacije, dakle da svugdje u svijetu u društvima postoje lobiji, lobiji koji imaju nekakve svoje nekakve interese. Ja vam mogu reći da bi volio da kao zastupnica dođete u priliku sudjelovati u jednoj radnoj skupini koja kreira jedan od tih zakona. Naravno da tamo dolaze, dolaze i ja volim reći, dakle osim ministarstva kad je Ministarstvo pravosuđa u pitanju, dakle osim nas koji moramo harmonizirati propis, uskladiti ga sa, ako je usklađenje sa Europom ili nešto drugo, napravit ga, rekao bih što boljim, svi drugi koji dolaze, pa moja branša odvjetnička, dakle državnoodvjetnička, sudovi, prvi i drugi stupanj imaju različite interese i dolaze sa tih svojih pozicija, ja to volim nepopularno možda reći, dolaze sa svojom prtljagom na radne skupine. Ali, ti vanjski lobiji mislim da zaista, nestručni, dakle koji ne sudjeluju u radnim skupinama imaju utjecaj koliko i na vas. Zahvaljujem poštovani.

Hvala lijepo. Ja nisam Predsjedništvo Sabora, ali ću prenijeti. Izvolite odgovor. Pa dakle što se tiče moje pozicije, ona isto u tom smislu nema, nema, nemam nekakvu snažnu poziciju, to je izvješće koje podnosi povjerenik, podnosi ga Saboru, Vlada se na ta izvješća očituje kao Vlada, očituje se Saboru, dakle vama, a ja mogu govoriti iz svog iskustva, kada neka izvješća koja je recimo Ministarstvo pravosuđa podnosi i artikulira ovdje jer mi sudjelujemo, ja uvijek u ovakvim situacijama pitam, da li smo ga mi pravodobno podnijeli, a onda Sabor ima svoje procedure, svoje rokove i izvršna vlast nema utjecaja na to.

Da li ima nekoga iz odbora koji želi uzeti riječ? Nema. Izvolite. Kada govorimo o posljednjem izvješću koje još uvijek nije došlo na dnevni red, dakle izvješću povjerenika za pravo na pristup informacijama koje je stiglo na dnevni red Sabora u travnju 2022. g. za 2021. g., bitno je istaknuti neke stvari koje bi bitno usmjerile ovu raspravu koju danas imamo o konačnom prijedlogu Zakona i tu se u ovim izvanrednim okolnostima pandemije Covid-19 događaju značajne promjene što vidimo u Izvješću u pristupu informacijama, a koje su ukazale na anomalije u sustavu potencirane nedostatkom pravodobnih informacija i nemogućnošću i nevoljnošću više njihovih traženja u izvanrednim okolnostima.

Osim toga, smanjen je broj tijela koja su rješavale zahtjeve s 2 209 u odnosu na 3 708, dakle ogroman broj tijela je prestao rješavati zahtjeve i povjerenik za pristup informacijama to interpretira da je slabiji interes rezultat toga što su se korisnici koncentrirali na ona tijela javne vlasti čuje su im informacije bile nužne i javno dostupne putem objavljenih informacija na internetskim stranicama. I sada dolazimo do onoga što je temeljni problem prava na pristup informacijama koji se ponavlja iz jednog u drugo izvještajno razdoblje, a koji ukazuje na to da većina tijela, županija, itd., ne objavljuje pravovremeno informacije na svojim stranicama. Dakle provedeno kontrolno plaćanje 20 županija je pokazao da još uvijek postoji visoka razina neispunjavanja pojedinih zakonskih obveza u cijelosti, pazite, županije, to su službena tijela u skladu s onime što zakon propisuje. Dio županija nije proveo ažuriranja ni potrebne izmjene na svojim internetskim stranicama s obzirom na ranije ukazane nedostatke u proaktivnoj objavi informacijama. Uočena je izrazito niska prosječna razina objave skupova podataka, a sve … [[Govornik se ne razumije]] su objavile svega dvije županije. Popis donacija i sponzorstava, dakle onih koji direktno utječu na političko djelovanje tijela županija nije objavilo 5 županija, njih 10 nema lako dostupne Pravilnike o unutarnjem redu upravnih odjela, te njih 13 nije objavilo plan prijema u službu za 2021., 8 županija nema ustrojenu zasebnu rubriku unutar koje se objavljuju natječaji za zapošljavanje, a kako se zapošljava u županijama trebamo li na to ukazivati, a njih 13 ne objavljuje obavijesti o ishodu natječajnih postupaka, a i čemu te obavijesti kad je sve unaprijed određeno, netko ciničan bi sigurno primijetio. Visoka razina nepravilnosti uočena je i u objavi informacija u ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, dakle o čemu se ovdje radi? Ja, ja sam se ovdje koncentrirala na onaj ključni dio na koji bi morali moći utjecati, dakle na tijela javne vlasti, na županije koje ne provode Zakon o pravu na pristup informacijama, na što uporno upozorava povjerenik za pravo na pristup informacijama, a mi ovdje radimo nove zakonske izmjene koje bi trebale unaprijediti pravo na pristup informacijama, pa nismo u stanju poštivati ni postojeći zakonski okvir i on se sustavno godinama ignorira, a ovdje ga nominalno unaprjeđujemo. Naravno da takvu praksu osuđujemo i da smatramo da informacije nisu dostupne, da nisu dostupne pravovremeno što se zaključit ću osobito zabrinjavajuće pokazuje u izvanrednim okolnostima gdje su se građani uvelike kao što povjerenik upozorava oslanjali na one informacije koje su dostupne putem interneta, a njih je kada govorimo o javnom servisu nedovoljno. Dobro je i promotriti tko su oni koji zaprimaju najviše zahtjeva za pristup informacijama, u prvom redu Hrvatske vode, pa nadalje jer se vidi da su vjerojatno u tim sustavima moguća najmanje transparentna postupanja ili određena kršenja zakona inače ne bi ni bilo toliko zahtjeva. No ovo nije samo pitanje kritike, budući da smatramo da je upravo pravo na pristup informacijama jedan od ključnih antikorupcijskih alata mi smo artikulirali vlastiti prijedlog izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama i ovdje ću se u nastavku rasprave osvrnuti na ono što mi predlažemo kako bismo informacije učinili dostupnijima. Dakle kada govorimo o važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama slučajevi neispunjavanja naloga i odluka povjerenika za informiranje regulirani su isključivo kao prekršaji, što se u stvarnosti pokazalo kao nedjelotvorna mjera za pravovremeno ostvarivanje prava na pristup informacijama. Bivša povjerenica za informiranje o tome je govorila javno i iscrpno pri čemu je naglašavala kako je prekršajni postupak dug i uglavnom pada u zastaru, te su povjereniku izmjenama zakona iz 2015. dodatno svezane ruke u tom pogledu, to je direktni citat povjerenice za informiranje jer povjerenik ne može kažnjavati tijelo nego samo čelnika ili drugu odgovornu osobu koja vrlo često u trenutku donošenja presude više i nije čelnik, pa je kažnjavanje besmisleno. Smisao je pravovremeno kazniti tijelo, sustav koji se opire zakonu, a ne samo pojedinca. Imajući u vidu navedeno našim izmjenama zakona koje pružaju alternativu ovim izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama koje predlaže vlade, povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu dodjeljuje se ovlast izricanja upravne novčane kazne tijelu javne vlasti. Procjenjuje se da će nove ovlasti povjerenika u bitnome doprinjeti unaprjeđenju prava korisnika na potpuno i pravovremeno ostvarivanje prava na pristup informacijama. Osim toga u praksi rada državnih tijela i drugih tijela javne vlasti posljednjih godina zamjećuje se pojačana i vrlo intenzivna opće normativna aktivnost koja se ogleda u brojnim parcijalnim promjenama zakona i drugih propisa i općih akata. Parcijalne promjene opće normativnih akata čine te akte nepreglednim za njihove adresate s njihovim pravima i obvezama što je u suprotnosti s temeljnim zahtjevima vladavine prava. U tom smislu važeći Zakon o pravu na pristup informacijama sadržava odredbe po kojima su tijela javne vlasti obvezne na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati zakone i druge propise koji se odnose na područje njihovog rada. Ocjenjujemo kako spomenute odredbe ne ispunjavaju u cijelosti svoju svrhu, predlažemo ih dopuniti na način da sva tijela javne vlasti imaju jasno propisanu obvezu izrađivati i objavljivati pročišćene tekstove opće normativnih akata, zakona, uredbi, pravilnika koji su donositelji, dakle da ljudi mogu jasno hodati kroz zakone i pronaći onaj koji se na njih odnose, a ne da ih se zavlači sa previše dopuna i izmjena koje nisu čitljive ni pravnicima, a kamoli običnom građaninu kojem su namijenjeni. Nadalje, kada govorimo o onome što je i ovdje spomenuto, a to je ograničavanje pristupu informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka. Odredbom čl. 16. st. 1. propisano je kako vlasnik informacije klasificirane stupnjem tajnosti ipak mora provesti test razmjernosti javnog interesa, a prije provođenja testa pribaviti i mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Opisana pravila postupanja po zahtjevima za pristup informaciji koja je klasificirana određenim stupnjem tajnosti u načelu su izrađena tako da uzimaju u obzir objektivnu potrebu da određene informacije u nekom roku moraju biti tajne, te samim time nedostupne javnosti dok se istovremeno zakonom ipak propisuje kako tijelo javno vlasti mora provesti test razmjernosti i javnog interesa prije donošenja odluke o zahtjevu. S obzirom na činjenicu da Ured vijeća za nacionalnu sigurnost ne sudjeluje u odlučivanju da se neka informacija klasificira nekim od stupnjeva tajnosti nema opravdanog razloga ni da sudjeluje u odlučivanju o zahtjevu za pristup toj informaciji pri čemu neopravdano uvođenje vijeća u postupak odlučivanja u bitnom produžuje rok za odlučivanje o zahtjevu. Stoga našim prijedlogom se predlaže izuzeti Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost iz postupka odlučivanja o zahtjevu za pristup klasificiranim informacijama, posebno imajući u vidu da su Zakonom o tajnosti podataka tijela javne vlasti koja su vlasnici klasificiranih podataka obvezna tajno procjenjivati stupanj tajnosti klasificiranog podatka i izraditi periodičnu procjenu što vlasnici klasificiranih podataka čine samostalno. Dakle, naš zakonski prijedlog koji je alternativa ovom predloženom od vlade pruža puno kvalitetniji i obuhvatniji okvir koji bi omogućio stvarni pristup informacijama što ako gledamo i prethodno izvješće o kojem je već trebalo [[Upadica Radin: Hvala.]] raspraviti je i dalje veliki problem u hrvatskom društvu. Gospodin Arsen Bauk zastupat će stavove SDP-a o ovom prijedlogu zakona. Izvolite.

Sjećam se iz političke povijesti ovog Parlamenta kako je baš SDP negdje dvije tisuće i koja je to bila deseta u političku orbitu lansirao naziv aktivno suzdržani, mislim da se to radilo o ovome arbitražnom sporazumu sa Slovenijom ako se toga sjećate. Tako je otprilike naš … [[Upadica se ne razumije.]] da, takav je otprilike i naš stav i oko ovog zakona. Dakle, držimo da neka rješenja u ovome zakonu popravljaju dosadašnju praksu odnosno uklanjaju neke nedostatke, ali da smo dosta oprezni što se tiče činjenice tko je predlagatelj odnosno koja stranka je većinska stranka vlade koja to predlaže. A kako kaže druga stara narodna poslovica „Ko se jednom opeče i na hladno puše“, pa sam ja tako dosta ozbiljno shvatio intervenciju kolegice Orešković na članak 16. st. 3. jer sam shvatio da njena intervencija ide u smislu da se u zakon uvode klasificirani podaci kao kriterij, ali oni su već sada u čl. 16. st. 3., tako da već ste nas bili pokolebali u smislu ovoga puhanja na hladno i molio bi državnog tajnika da bolje objasni što se mijenja u čl. 16. st. 3. jer to niste odgovorili, a imali ste priliku. Dakle, klasificirani podaci su već sada u čl. 16. st. 3. već sa važeći zakon, a ono što se dodaje u tu odredbu je osobno ime i prezime. Dakle, bilo bi dobro objasniti zašto se ta odredba mijenja jer ovako kako se interpretira ispada da se nešto dodatno ograničava što ne bi podržali. U prvom čitanju kao kriterij koji smo rekli hoćemo li podržati ovaj zakon ili ne, naveli smo ovlast povjerenika da udara po džepu čelnike tijela otprilike kao Povjerenstvo za sukob interesa, to je u formi mislim da je to čl. 25.a dakle to je prihvaćeno na način da za izvršene pravomoćnog rješenja da ide ovlast povjerenika i da može izricati novčanu kaznu onome ko ne izvršni pravomoćno rješenje. To podržavamo, smatramo da je to dobar korak naprijed. Treba li još nešto strožije? Vidjet ćemo u praksi. Dakle, mislim da će se na ovaj način smanjiti broj onih tijela koje ne izvršavaju rješenje i da će se izbjeći pokretanje postupaka pred prekršajnim sudom. ako ova mjera ne bude dovoljno stroga, dovoljno učinkovita trebalo bi onda ići i na postrožavanje. Zakon o pravu na pristup informacijama bio je jedan od deset zadnjih uvjeta koje je 2011.g. i '12. prilikom pristupanja EU dala Europska komisija kako bi eto dobili ono zeleno, zeleno, zeleno svjetlo na kraju nakon što je potpisan pristupni ugovor i sve ostalo i osobno sam imao čast i zadovoljstvo sudjelovati u izradi prvog Zakona o pravu na pristup informacijama i to su bile ustvari dosta izazovne radne grupe da ste s jedne strane imali pripadnike sigurnosnog sustava, a s druge strane nevladinih Nije uvijek bilo lako pronaći pravi balans između ovoga što i danas se traži balans, dakle između klasificiranih podataka informacija s jedne strane i želje za transparentnošću i otvorenošću s druge strane. Praksa u zadnjih desetak godina pokazala je da smo bili oprezni, ali ne previše oprezni što znači da smo na početku imali određenu ručnu kočnicu da ne bi prevelika otvorenost ustvari imala negativne ili kontraefekt u odnosu na ono što se željelo postići, ali zato što smo imali malo više povjerenja u svoju vladu. U ovu vladu nemamo toliko povjerenja, prema tome tu smo ipak skloni manjem oprezu i sa većom pozornošću gledamo zašto se neko ograničenje traži. Ovaj zakon može dobiti prolaznu ocjenu uz ova još jedna dodatna objašnjenja, a mislimo da će njegovo usvajanje uz određene primjedbe ipak olakšati funkcioniranje povjerenika za informiranje, da će ići u korist građana sa izraženim određenim žaljenjem što taj korak nije nešto i veći. Međutim, s druge strane to je i odraz našeg povjerenja u aktualnog povjerenika za informiranje koji je također sudjelovao u izradi prvog zakona jer je bio moj zamjenik u Ministarstvu uprave, a također i onoga što je kao ostavština povjerenice gospođe Anamarije Muse s kojom se doista u jednom slučaju nisam složio, to je kolegica Marija Selak Raspudić i spomenula, kažnjavanje tijela. Koji je smisao kažnjavanje tijela? Ako je tijelo države onda sa jedne stavke u proračunu kazna ide u drugu stavku u proračunu. I onda umjesto da plati 5 tisuća kuna profita, ići će kao kazna pa će profit bit 5 tisuća kuna manji. Ako se radi o tijelu lokalne samouprave, dakle nekom vodovodu, okej, kaznit ćemo vodovod s 10 tisuća kuna, otići će novac u državni proračun, a tu razliku će platiti građani da je skuplja voda. Ima li to smisla? Prema tome, ako je netko pogriješio, pogriješio je svjesno ili nesvjesno. Onaj koji je trebao to napravit, a ne institucija, ne sustav, ne, ne mogu se, dakle i dandanas smatram da je to nepotrebno kažnjavati pravne osobe zbog propusta pojedinca u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, a generalno mi kažnjavanje pravnih osoba koje su u vlasništvu države ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao koncept je potpuno ovoga, besmislen, ali nema veze. To se birokracija prebacuje s jedne stavke proračuna u drugu sredstva građana koja onda nadoknade ponovo ti sami građani povećanjem cijena usluga. Također, želim reći da je u izvješćima međunarodnih organizacija, nevladinih udruga u ovom segmentu u pravu na pristup informacijama Hrvatska ocijenjena relativno dobro, puno bolje nego u mnogim drugim segmentima antikorupcijskih ili korupcijskih elemenata koji se ocjenjuju. Prema tome, tu smo dostigli jedan standard zbog kojega su zaslužni i institucija povjerenika ili povjerenice za informiranje i sud odnosno Visoki upravni sud koji je uspostavom takve prakse koja je bila do sad nije bilo ustvari, ne možemo se sjetiti, bilo je skandaloznih odluka sudova koje su bile izložene propitivanju javnosti, ali se ne možemo sjetiti nijedne skandalozne odluke Visokog upravnog suda koja se ticala prava na pristup informacijama.

Ono što je problem je u vremenu u kojem se to pravo ostvaruje.

Međutim, to nije problem zakona, to je problem Vlade. Ako vam neki čelnik tijela konstantno zloupotrebljava pravo građana na pristup informacijama, sudovi konstantno, povjerenik pa sudovi konstantno njegove ovaj, odluke poništavaju, onda tog čelnika smijenite jer je nesposoban ili je lopov. A što se događa kod nas? HBOR konstantno odbija zahtjeve za pristup informacijama, povjerenik konstantno usvaja žalbe, Visoki upravni sud konstantno donosi presude protiv HBOR-a, a onda državno odvjetništvo konstantno od Vrhovnog suda traži zahtjev za zaštitu zakonitosti po zahtjevu HBOR-a i time drži ljestve HBOR-u. To je, to je skandal koji je puno veći od mnogih pravosudnih skandala iz kaznene sfere koje smo imali prilike ovaj gledati u našem pravosudnom sustavu i žao mi je što to nije više preispitivano u javnosti kad je bilo. Da zaključim, ako se otklone naše sumnje i sumnje koje je kolegica Orešković izrekla oko čl. 16 uvažavajući da je prihvaćen djelomično naš prijedlog iz prvog čitanja o pravu, o povećanju prava povjerenika, Klub SDP-a spreman je i podržati ovaj Zakon, ali svakako ono što mogu reći da nećemo biti protiv.

Hvala predsjedavatelju, hvala kolega Arsene Bauče na tome što ste rekli da sam vas barem uspjela pokolebati, evo to dobro zvuči u trenutku kada me svega 5 saborskih zastupnika uopće ima priliku i volju saslušati i čuti. Objasnit ću zašto sam uopće potegnula pitanje izmjene čl. 16 st. 3 jer vrag je uvijek u detaljima, ali kad HDZ nešto predlaže, to zapravo znači u provedbi, no to je jedna malo duža priča da mi vrijeme ne ode, prvo bih htjela reći na što se odnose moji amandmani. Naime, ovaj Zakon kaže da mi unosimo i prenosimo direktivu u hrvatsko zakonodavstvo, po pitanju otvorenosti podataka i njihovoj ponovnoj uporabi, a ignoriramo činjenicu da mi do dana današnjeg nismo u ovom Zakonu propisali što bi u svakom trenutku na web stranici bilo kojeg tijela javne vlasti trebalo pisati, što bi trebalo biti proaktivno objavljeno bez da ih itko ikada išta pita pa amandmanom predlažem da u Zakon stavimo obavezu da svako tijelo javne vlasti mora objaviti popis svih pojedinačnih isplata iz svog proračuna uz navođenje podataka o osobi, o nazivu, adresi, OIB-u, svrsi, iznosu, pravnoj osnovi za isplatu zajedno sa objavom dokumenta na temelju kojeg se isplata vrši u PDF formatu. Zatim, popis svih ugovora sklopljenih s tijelom javne vlasti zajedno sa objavom samog ugovora, također, u PDF ili nekom drugom prikladnom formatu. Zatim sistematizaciju radnih mjesta u tijelu javne vlasti s podacima o propisanim uvjetima za to radno mjesto i iznosom propisane plaće ili koeficijentom za izračun plaće za svako radno mjesto. Zatim prikaz podataka o popunjenosti radnih mjesta s podacima o kvalifikacijama koje netko ima i sa podacima o tome kada je i na temelju kojeg akta raspoređen, a ako tijelo javne vlasti raspolaže sa nekretninama, tada i sve podatke kako zemljišnoknjižno, tako i katastarske o toj nekretnini, kao i podatke kome je nekretnina dana na korištenje, za koju naknadu i plaća li se naknada na vrijeme. E sad, vratimo se na čl. 16 st. 3. Sjećate li se one priče ja mislim da je to zapravo bila izjava Zorana Milanovića koji je rekao da, ne znam, netko je trebao istjerati lisicu, a onda je istjerao King Konga? Mislim da se to zapravo dogodilo meni kada sam koristila Zakon o pravu na pristup informacijama. Naime, ja sam znala da HDZ protiv mene često koristi svoj uobičajeni arsenal floskula pa kaže da kad ja ukazujem na to da u antikorupcijskih standardima idemo nizbrdo da je to moj politički stav, e pa ja sam ih htjela takve prizemne i priglupe prigovore izbiti iz ruku. Cilj mi je bio zapravo baviti se besplatnom pravnom pomoći zato što država za to izdvaja 4 milijuna kuna godišnje, što je nedostatno, nedovoljno, pitanje je što se uopće s time dobiva, koliko mi štitimo te socijalne skupine i ja sam htjela staviti na vagu. U ravnotežu koliko izdvajamo za besplatnu pravnu pomoć, a koliko država i druga javnopravna tijela izdvaja za financiranje za plaćanje svojih odvjetnika. I računala sam s obzirom da imamo preko 1.000 primjerice trgovačkih društava da će cifra biti nekoliko stotina miliona kuna na strani toga kad država financira odvjetnike zato da samu sebe zastupa naspram ovih 4 miliona kuna za socijalne kategorije. Pa sam jedan upit koji kaže recite mi koliko ste platili odvjetnika u proteklih xy godine i koje uputila na 6.000 adresa, na sva tijela javne vlasti. Prvo što me šokiralo je to da u tijela u javne vlasti ubrajamo i privatne dječje vrtiće i njima namećemo sav teret obaveza koje proizlaze iz ovog zakona, a da za to možda uopće ne postoji racionalno opravdanje. Drugo što sam htjela postići, htjela sam vidjeti koliko gradovi i općine i županije kao tijela javne vlasti plaćaju odvjetnike, ali tu sam zapravo njima htjela ići na ruku jer smatram da bi bilo jeftinije da ih zastupa Državno odvjetništvo jer bi kao prvo troškovi bili manji, a pravna sigurnost veća. Vrlo često gradonačelnici, općinski načelnici angažiraju odvjetnike koji im daju neki pravni savjet s kojim se kasnije Državno odvjetništvo ne slaže pa kad se vlast promijeni izloženi su razno raznim kaznenim progonima. Treće što me iznenadilo, iznenadilo me da brojna trgovačka društva, prije svega lokalna komunalna su s voljom i na vrijeme u roku keks dostavila sve tražene podatke. Ugodno me iznenadilo što su me mnogi osobno telefonom nazivali da provjere je li uopće to autentični upit i autentična adresa jer su mislili da se netko poigrava s mojim ugledom i znanjem. Međutim, unatoč tome što su sva trgovačka društva odnosno većina njih je shvatila da je to javna obaveza koja se sama po sebi iz zakona podrazumijeva uvijek se nađu i oni kažu, e ja ti nešto dostaviti neću. I gle čuda tko se sve našao među njima. Ja sad neću baš sve njih poimence prozivati, nisam protiv svih niti ulagala tužbe da ne zatrpam rad samog povjerenika za informiranje, pa sam izabrala 2-3 koja bi trebala definirati sudsku praksu. Među njima je i JANAF. Dakle, pitanje je glasilo koja trgovačka društva su vas zastupala u proteklih 5 godina i koliko ste otprilike platiti odnosno ne otprilike nego točno koliko ste platiti za njihove financijske usluge. Ponavljam od 6.000 javnopravnih tijela, uključujući privatne dječje vrtiće svi su pristojno odgovorili na postavljeno pitanje. JANAF je imao argumentaciju koju je teško sažeti u 5 minuta, međutim između ostalog pozvali su se na to da dioničari nisu samo RH nego da tu ima i drugih dioničara, pa ako se meni daju javne informacije, a ne svim dioničarima to štiti odnosno šteti njihovim dioničarskim pravima. Zatim su rekli da to preciziranje iznosa koji je dobio svaki odvjetnički ured, a ja sam ovdje sigurna da se radi o nekoliko miliona kuna koje možda za duplo više premašuju ukupan godišnji iznos koji se izdvaja za besplatnu pravnu pomoć, da to uopće nije informacija od javnog interesa već se radi o poslovnim podacima čije iznošenje u javnost može prouzročiti gospodarsku štetu te se utvrđuje da u tom slučaju prevlada potreba zaštite prava na ograničenje nad javnim interesom. E sad kako se to podvlači pod ovaj Članak 16., da i prije je pisalo ukoliko postoji klasificirani podatak, to je točno. Međutim, ovdje se neke stvari razrađuju i kroz Članak 30, a taj Članak 30. kaže da se odredbe ovog zakona koje se odnose na ponovnu uporabu informacije ne primjenjuju na informacije, pa pod alinejom 11. ili točkom 11. na one informacije u posjedu trgovačkih društava koje su izrađena izvan opsega pružanja usluga od općeg interesa odnose koje se odnose na djelatnost izravno izloženoj tržišnom natjecanju i koje stoga sukladno propisima o javnoj nabavi ne podliježu pravilima o javnoj nabavi. E pa odvjetničke usluge za početak također ne podliježu pravilima o javnoj nabavi i sasvim sigurno ne spadaju u djelokrug rada nekog javnopravnog trgovačkog društva bilo državnog, bilo općinskog ili gradskog. Drugim riječima pod kamuflažom ovog zakona moći će se naprosto tumačenjem u daljnjoj praksi povjerenika za informiranje i u praksi upravnih sudova naći uporište za odbijanje prava na pristup informacijama kada se zatraži podatak o troškovima odvjetničkih usluga. To je samo jedan od primjera, vrlo konkretan kojeg mogu obrazložiti i dokumentirati na svih ovih 6.000 upita i odgovora na postavljene upite. A ovog trena ne mogu prejudicirati s obzirom da je postupak u tijeku kako pred povjerenikom, a očekujem možda u nekom trenutku jer sasvim sigurno netko od nas neće biti zadovoljan odgovorom i pred upravnim sudovima. I sjetimo se samo što se dogodilo sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. Tu smo imali 6 godina, 6 punih godina konzistentnu, dosljednu, potvrđujuću praksu upravnih sudova i jedno područje, jedno važno preventivno antikorupcijsko područje gradilo se korak po korak, kamen po kamen. Slična situacija je i sa pravom na pristup informacijama, tu se čak u obrazloženju izmjena i navodi da su upravo upravni sudovi jačali, pojačavali, širili sudsku praksu i to na dobar način i sada je HDZ osmislio kako u sve to skupa unijeti kamen spoticanja. Šanse da upravni sudovi sad kad im je malo HDZ odškrinuo vrata zauzimaju oštre i jasne, nedvosmislene stavove kojima će se braniti pravo na pristup informacijama o utrošku svih [[Upadica Radin: Vrijeme.]] financijskih sredstava je gotovo nepostojeće.

Dakle, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona na pristup informacijama još je jedan u nizu zakona koji nam dolaze sa poznatom etiketom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, pri tom ćemo propustiti što je nažalost u ovom saboru voljom vladajuće većine postala standardna praksa, ocijeniti i unaprijediti zakon kako bi on bio bolje prilagođen svrsi svog postojanja, prilagođen našim specifičnim prilikama njegove provedbe bio bliže potrebama građana i s otklonjenim nedostacima koji su u njegovoj primjeni uočeni. Jer na ovoj sjednici sabora očito nećemo raspraviti prije donošenja Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama izvještaje koje o provedbi toga zakona već mjesecima čekaju na saborsku raspravu, a odnose se na 2020. i 2021.g. I sad gdje tu ima logike? Zašto se i u ovom slučaju stječe dojam da vlada i vladajuća većina postupaju i poručuju da su nam manje važni građani i njihove potrebe nego usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU jer upravo zato što je pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti jedna od temeljnih ustavom zajamčenih ljudskih prava, nas bi itekako trebalo zanimati kako se ovaj zakon provodi, na koje p poteškoće i građani i mediji nailaze kada žele pristupiti informacijama, je li dobro uređen postupak sankcioniranja uskrata informacija ili ne provođenja javnih savjetovanja, jesu li građani dovoljno informirani o svojim pravima, povećava li se broj postupaka za zaštitu ovoga prava i kako tu zaštitu unaprijediti. Umjesto toga zakon se u najvećoj mjeri bavi tzv. ponovnom uporabom informacijama koji čine tek nekoliko postotaka od onih 20.000 postupaka koliko se godišnje u Hrvatskoj po pravu na pristup informacijama provode. O tome imamo potvrdu u spomenutim izvještajima, dakle tijela javne vlasti su tijekom 2020. zaprimila ukupno 23.548 zahtjeva od čega je 23.091 zahtjev za pristup informacijama, a 457 zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, dakle 1,94% Tijekom '21. tijela javne vlasti zaprimila su ukupno 18.576 zahtjeva od čega 18.246 zahtjeva za pristup informacijama i 330 zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 1,78% U žalbenim postupcima ponovna uporaba informacijama još je manje zastupljena. Tijekom '20., dakle 2020. povjerenik je zaprimio ukupno 1.516 žalbi od čega se 1.507 99,40% odnose na rješavanje zahtjeva za pristup informacijama, a 6 ili 0,63% na rješavanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Stoga bi bilo važno postaviti pitanje, zašto se institut ponovne uporabe informacija tako slabo koristi? I bilo bi potrebno naći zakonska rješenja i za promociju prava koje građani i informatičke tvrtke, znanstvenici i ukupna javnost očito slabo poznaju. Umjesto toga mi smo dobili konačni prijedlog zakona koji se ekstenzivno bavi primjenom direktive EU o ponovnoj uporabi informacija pri čemu dokazi čak i do smanjenja obima prava koja se možda zbog drugih razloga izuzetno slabo i inače koristi. Iznimno je zastupljena šutnja uprave i sustavno pogrešna primjena zakona u suprotnosti s temeljnim postulatima prava na pristup informacijama. Neodgovorno postupanje tijela ozbiljno vrijeđa načelo javnosti i slobodnog pristupa koje svakom korisniku omogućava dostupnost informacije te načelo koje uz potpunost i točnost korisniku omogućava i pravodobno dobivanje informacija. To su očito glavne teme kojima bismo se trebali baviti, a koje ističe povjerenik za informiranje u svom izvještaju za 2020. koje mi još uvijek nismo raspravili. Kada ćemo se dakle baviti središnjim pitanjem primjene ovog zakona koji se mijenja, a bez da smo mogli konstatirati sve njegove nedostatke? Zabrinjavajuće je visok udjel nezakonitog postupanja kod jedinica lokalne i regionalne samouprave, agencija, zavoda, fondova i centara te trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave i vlasništvu navodi povjerenik za informiranje u svom izvještaju za '21. Dakle, kada ćemo zakonski razriješiti tu poteškoću koja nažalost baš i nije predmet ove promjene Zakona o pravu na pristup informacijama? Nije mogla ni biti uočena kada je vladajuća većina raspravu o izvještajima povjerenika za informiranje odgodila na neodređeno vrijeme kako valjda ne bi utjecali na promjene zakona koje su zaista i potrebne. Ali ajmo vidjeti što je dobro u ovom konačnom prijedlogu zakona jer bi bilo nepravedno reći da konačni prijedlog zakona nema i neka dobra rješenja, dakle dobro je da se u zakon prvi put eksplicitno navodi javni pristup dokumentima Europskog parlamenta, vijeća i komisije jer to dosada nije bilo spomenuto. Dobro je da se uvode i reguliraju tzv. dinamički podaci koje kao informacije u digitalnom obliku koje se ažuriraju često ili u stvarnom vremenu zbog njihove promjenjivosti ili brzog zastarijevanja kao i istraživački podaci kao informacije tijela javne vlasi u digitalnom obliku, a mogu poslužiti kao dokaz u istraživačkim postupcima. Dobro je da je bolje definirana odgovorna osoba kao čelnik tijela javne vlasti, dakle osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje što su sudovi dosada dosta neujednačeno tumačili npr. da za postupanja protivno ZPPI može biti odgovoran i netko drugi, službenik za informiranje u tijelu javne vlasti ili slično. A sve temeljem nejasne odredbe da je odgovorna osoba ona osoba u tijelu javne vlasti čije je činjenje ii nečinjenje dovelo do povreda zakona. Dobro je da su tijela javne vlasti prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacija, informacijama novim zakonom obvezna obavijestiti korisnika gdje je informacija dostupna i kako se može do nje doći i dostaviti mu poveznicu na informaciju objavljenu na internetskoj stranici kao i da se na takve i slične obavijesti od sada može izjaviti i prigovor. Korisno je također da se izvršenje rješenje povjerenik provodi donošenjem rješenja o izvršenju koje se osigurava izricanjem novčane kazne odgovornoj osobi tijela javne vlasti kojom se izvršava, koja se izvršava obustavom od plaće odgovorne osobe. Umjesto dugih prekršajnih postupaka koje su neki čelnici tijela javne vlasti uspjeli opstruirati. Kao klubu zastupnika nama je posebno se čini korisnim da se kao visokovrijedni skupovi podataka definiraju geoprostorni podaci o promatranju zemlje i okoliša, meteorološki podaci i podaci o mobilnosti i migracijama. A zakonska rješenja koja ne rješavaju nepravilnosti u primjeni prava na pristup informacijama ću ipak ostaviti za pojedinačnu raspravu jer sada više neću stići. Gospodin Luka Brčić, govorit će u ime HDZ-a.

Evo, večeras je pred nama točka Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Kao što je ovdje u više navrata rečeno, između ostalog usklađuje se zakonodavstvo i ovom točkom RH sa zakonodavstvom EU. I ovo je zapravo još jedan način funkcioniranja unutar okvira EU čiji smo još ja bih rekao relativno svježi član. Možda nekima na poseban način, nama evo ovdje koji se nalazimo u političkoj areni sama riječ usklađenje direktiva u ovom kontekstu ili u nekim možda sličnim kontekstima ne zvuči uvijek simpatično, dobrodošlo. Možda je nekima to znak i nekakve opčinjenosti, ali u svakom slučaju činjenica je da sva usklađenja i direktive koje donosimo, donosimo prvenstveno zbog nas samih, zbog uređen ja svekolikog, svekolikog društvenog funkcioniranja. U tom smislu promatramo i ovaj prijedlog zakona. Mislim da je on vrlo značajan faktor u borbi za transparentnost, vidljivost u odlučivanju, u interesu za širu zajednicu i barem ono što smo čuli i u prvom čitanju i večeras ovdje, tu imamo određeni konsenzus da se svi slažemo da je ovo itekako značajan alat u borbi protiv korupcije. I ovo je zapravo i jedan proces koji će se i nadlaje stalno i on zahtjeva po svojoj naravi pratiti, usavršavati, posebno ako imamo na umu duh današnjeg vremena koji je izrazito dinamičan i u svim sferama brzo promjenjiv. I nadam se da ovo neće biti kako su neki spominjali mrtvo slovo na papiru, da će upravo svi oni dionici koji su u ovom procesu dati život ovim riječima. Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama koju posjeduju tijela javne vlasti jedna je od temeljnih ljudskih prava koje osim Ustava RH propisuje i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristup informacijama te međunarodni ugovori. Direktivom već možemo reći davne 2003. godine, izmjenama iz 2013. godine utvrđen je skup minimalnih pravila kojima se uređuju ponovna uporaba i praktični dogovori za olakšavanje ponovne uporabe postojećih dokumenata u posjedu tijela javnog sektora država članica među ostalim izvršnih, zakonodavnih i pravosudnih tijela. Istodobno brzi tehnološki razvoj omogućuje stvaranje novih usluga i aplikacija koje se temelje na uporabi, prikupljanju ili objedinjavanju podataka. Pravila izborno donesena 2003. i izmijenjena 2013. godine više ne idu u korak s nazočnim brzim promjenama, te se zbog toga propuštaju gospodarske i društvene prilike koje se pružaju ponovnom uporabom javnih podataka. Direktivom EU, Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora navedena dosadašnja direktiva je preinačena. Ona se temelji na općem načelu da se javni i javno financirani podaci trebaju ponovno upotrebljavati. U usporedbi sa prethodnom direktivom ključne promjene odnose se na sljedeće: jačanje kvalitete podataka za ponovnu uporabu, te objavljivanje dinamičnih podataka u realnom vremenu, te proširenje obveza objavljivanja otvorenih podataka na javna poduzeća u određenim sektorima koja su podvrgnuta javnoj nabavi. Što se tiče istraživanja koja su financirana javnim sredstvima trebaju biti javno dostupna jer imaju veliki potencijal za ponovnu uporabu izvan znanstvene zajednice, te ih se podvrgava načelu otvorenog pristupa. Ovim zakonom također se definiraju novi pojmovi kao što su otvoreni podaci, standardna dozvola, anonimizacija, dinamički podaci, istraživački podaci, razumni povrat ulaganja, treća osoba. Zasigurno da u kontekstu ovog prijedloga zakona i ove tematike treba naglasiti i vrlo bitnu i važnu ulogu povjerenika za informiranje. Kao što je poznato povjerenik za informiranje je osoba koja štiti, prati i promiče Ustavom RH zajamčena prava na pristup informacijama, te ponovnu uporabu informacija. Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je da će Sabor razriješiti dužnosti povjerenika prije isteka vremena u slučaju ako je spriječen obavljati svoje dužnosti u razdoblju duljem od šest mjeseci a kako bi se prevladavala postojeća pravna praznina i osigurao kontinuitet obavljanja dužnosti. Konačnim prijedlogom zakona se predlaže utvrditi da povjerenik za informiranje po stupanju na dužnost odlukom određuje osobu iz reda službenika koji će privremeno upravljati Uredom povjerenika i obavljati poslove povjerenika u slučaju ako je povjerenik spriječen u obavljanju dužnosti u razdobljima kraćim od 6 mjeseci.

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom. Kad govorimo o ovom zakonu, na žalost moramo ogovoriti i o onim stvarima koje nisu dovoljno dobro definirane zbog naših specifičnosti o kojima slušamo gotovo pa svakodnevno, a to je razno razne korupcije, mito i sve ovo što se dešava u javnoj upravi. Na žalost mi smo se ovdje prilagodili direktivi kako je to bilo predviđeno zahtjevom EU parlamenta i Vijeća. Ali opet nismo dodali ništa u zakon što bi nam pomoglo da smanjimo tu korupciju. Na žalost ostali smo opet na onim istim primjedbama koje smo dali za ostale zakone koji su nam zapravo onemogućili da pokrećemo neke postupke, da imamo uvid u podatke, da imamo uvid u dokumentaciju itd. itd. Ovdje je jedna kolegica spomenula da bismo trebali imati uvid u podatke o javnoj nabavi, o dokumentaciji iz koje se zapravo vidi što je plaćeno, kako je plaćeno, zašto je plaćeno, kada je plaćeno, kome je plaćeno itd. itd. što je zapravo sigurno pohvalno i to bismo trebali vidjeti ali bismo prije toga trebali imati mogućnost da utječemo i na proces javne nabave. Mi smo trebali imati mogućnost prije toga reagirati na sam sadržaj i na proces javne nabave. Na žalost to nemamo tu mogućnost, jer ne postoji tijelo koje bi kontroliralo same natječaje. Imamo komisiju za javnu nabavu koja reagira samo u slučaju kada dođe do nekih izvanrednih situacija i kada se javna nabava ne provede prema Zakonu o javnoj nabavi ili se kasnije izbor ne provede na taj način. Već smo puno puta govorili za ovom govornicom o problemima koje imamo sa podacima. Naime, evo nakon dvije godine našeg upornog ponavljanja sada smo prvi puta dobili podatke za državni proračun u nekom obliku koji se mogao obrađivati u nekoj tablici. Ako to isto tražite za proračune jedinica lokalnih samouprava to ćete dobiti gotovo nikada. Zašto? Zato što nikome nije u interesu da to još dodatno obradite u nekim svojim aplikacijama, nekim svojim sustavima koji bi vam možda dali nekakve dodatne informacije koje su vam potrebne i na temelju kojih biste mogli možda poduzeti neke radnje na samom gradskom vijeću ili na općinskom vijeću ili na gradskoj skupštini. Na žalost to je ostalo uvriježeno da se podaci isporučuju u PDF formatu i onda ukoliko želite te podatke obrađivati, naravno onda im morate sami prepisivati ili sa nekim u dogovoru da se ti podaci prepišu u digitalni oblik koji je prihvatljiv. Znači da se prepišu ili neke tablice excel tablice ili u neku aplikaciju koja će vam kasnije omogućiti obradu tih podataka i dobivanje smišljenih rezultata koji će kasnije koristiti za dodatne analize ili za skretanje pozornosti na neke nepravilnosti koje su, koje su se javile u samom donošenju proračuna ili, ili u donošenju nekakvog rebalansa tog proračuna. Nažalost, nažalost i ukoliko se podaci koji bi trebali biti dostupni javno ne dobiju na vrijeme kada se žalite Ministarstvu uprave, kada se žalite na tijela koja bi trebala to rješavati dobijete odgovor naravno kazne su gotovo pa nikakve. I ono što je još veći problem što se kažnjavaju tijela javne vlasti. Zašto se kažnjava tijelo javne vlasti, zašto se kažnjava neko poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili zašto se kažnjava sama jedinica kada to ne ide direktno iz džepa čelniku. Ono što je jedino efikasno je da se kazni čelnik tog tijela. Efikasno je da se kazni osoba koja je treba te informacije odnosno podatke pripremiti, a sve ostalo zapravo ide na trošak i na štetu naših sugrađana. Kada bismo uspjeli takve, takve članke zakona progurati i kad bi to bilo opće prihvaćen stav onda bismo imali i drugačiji, drugačiji odnos prema davanju tih informacija i prema davanju podataka koji su nam biti da bismo znali što nam se dešava posebice u tijelima lokalne samouprave. Naime, ima, ima dosta natječaja koji se provode za prodaju, za prodaju nekih poduzeća koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Primjerice sada su se, u proteklih nekoliko godina su se često dešavale prodaje plinarskih društava gdje nismo uspjeli dobiti nikakve podatke o tome koji su bili uvjeti, kome su se dostavljale ovoga zahtjevi da daju ponudu, na koji način se provodi natječaj. Znači nismo imali nikakav podatak jer se to sve skupa zapravo klasificiralo. Ono što je bilo pitanje da li postoji mogućnost da se takvi podaci odnosno takvi postupci zlorabe, da postoji mogućnost nažalost il je to sve skupa na štetu naših građana, na štetu naših sugrađana jer čelnik uvijek može reći ovo su klasificirani podaci i ja vam ih nisam dužan dati. I nažalost nakon toga kako ono kažu, ostali smo bez poduzeća, novaca smo dobili koliko smo dobili, a postupak za neku provjeru je gotovo nemoguće provesti. I zbog toga je potrebno dodati još stavke odnosno članke zakona koji bi to sve skupa regulirali i koji bi zapravo opteretili nakon toga sa kažnjavanjem čelnike jedinica lokalne samouprave ili čelnike poduzeća koja se u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. To vrijedi i za županije, to vrijedi i za državna poduzeća iz kojih ne možemo dobiti podatke na vrijeme ili u onom obliku u kojem ih tražimo. Ja sam inače, postavio sam tu i pitanje tajniku zašto se naplaćuje postupak anonimizacije. Softveri za anonimizaciju, znači programi, programski sustavi za anonimizaciju su također skupi i ukoliko se to radi samo za jednu fizičku ili pravnu osobu to je stvarno ima visoku cijenu. Međutim, ukoliko se ti postupci automatiziraju onda je ta cijena puno manja. Znači kad se podaci napune u neku bazu podataka ukoliko se puštaju noćne obrade nad tim podacima onda anonimizacija košta samo onoliko koliko košta procesorsko vrijeme, a to je stvarno jako malo. Prema tome to se može napraviti, to se može automatizirati i onda je automatski i anonimizacija podataka puno jeftinija odnosno postupak ne bi trebali naplaćivati u toliko velikom obimu. Znamo da ukoliko imamo nekakav ekskluzivni zahtjev za anonimizaciju podataka i to velike količine podataka, ne govorim o broju slogova koje ćemo dobiti nego govorim o količini podataka koje treba anonimizirati onda naravno da je taj postupak i dalje skup. Ali velim ukoliko se to automatizira, ukoliko se pokuša predvidjeti što će korisnici tražiti onda možemo to dobiti relativno jeftino, a zapravo bi se omogućilo da u akademskoj zajednici odnosno u zajednici gdje se rade istraživanja se onda ti podaci koriste stvarno i češće i da se ti podaci čak možda i redovno dostavljaju na temelju onih zahtjeva koje će neka institucija bilo da je to fakultet ili neka istraživačka institucija tražiti od pojedine, pojedinog tijela javne vlasti. Naravno, na zastupam da nešto bude besplatno jer besplatno ne postoji, netko to treba platiti, ali evo predlažem da se jedinicama, jedinicama odnosno tijelima javne vlasti koja, koji imaju zahtjev za predaju podataka koji su osobni podaci i koji trebaju te podatke anonimizirati da ih zapravo anonimiziraju automatikom i da ukoliko dođe neki zahtjev da već imaju gotove anonimizirane podatke što je moguće vjerujte, provjereno i to radi i funkcionira, samo je pitanje dobre volje. Naravno, ovo ostalo

Evo ja ću pokušati biti maksimalno sažeta i kratka. Niti jedan zakon ne bi trebao postojati samo zato što nam je to potrebno kao članici EU, pa će nekakva direktiva nalagati što bi otprilike u tom zakonu kao minimum standarda trebalo postojati. Mislim da bismo u nekom trenutku mi sami trebali osvijestiti želimo li biti pristojno uređena demokratska zemlja ili će sve ostati ovako kako je sada. Ovaj zakon ne nudi i ne donosi onako velike iskorake, niti poboljšanja kakvi nam zaista trebaju. Da, doista nekih dobrih detalja tu ima, primjerice reguliranje instituta zamjenika povjerenika za informiranje kada ovaj ne može obavljati svoju funkciju, ali to nije suština, to nije suština. Kad kažem da nam nedostaju ključne stvari tu ukazujem na činjenicu da RH nije ustrojila i nije uspostavila neke temeljne registre, jedan od njih je Registar državne imovine koji je sadržajan u smislu da se vidi točno s čim sve država raspolaže, dakle kao prvo sam popis, a kao drugo podatak o tome kome je ta imovina dana na raspolaganje uz sve prateće podatke, tko je donio odluku, na temelju kojih kriterija, uz koju naknadu i kad je ta naknada plaćena, dakle to je samo jedan od registara, a onda i svi ostali. S obzirom da smo država u kojoj postoji snažna i debelo ukorijenjena percepcija o nekom sustavu uhljebljivanja, o namještenim natječajima, o zapošljavanjima putem stranačkih, rodbinskih, rođačkih, kumskih i drugih veza, nužna nam je proaktivna, točna, pedantna objava sistematizacije radnih mjesta u svim tijelima javne vlasti sa propisanim uvjetima za svako od tih radnih mjesta i sa podacima o tome tko pojedinu funkciju u nekom trenutku obavlja kako bi svaki građanin mogao provjeriti ima li neka osoba koja eto tu negdje u nekakvom trgovačkom društvu ili na nekom šalteru radi uvjet je za to radno mjesto ili je negdje smještena po rođačkoj liniji. I za kraj prikaz svih uplata i isplata zajedno sa pravnom osnovom, tu mislim na ugovore, na narudžbenice, na odluke i na druge akte, također treba biti nešto što se objavljuje samo po sebi u realnom vremenu bez da se uopće mora ispuniti zahtjev na pravo, o pravu na pristup informacijama.

Poštovana zastupnice, spomenuli ste Registar državne imovine, ja sam bio jedan od prvih koji je radio na tom registru, znači registar nije postojao, a mi smo ga izgradili, da vi znadete kolko je to bio turbulentan sustav i kolko je zapravo država bila nezainteresirana za taj registar, mislim da bi se svi šokirali, ali isti ovaj slučaj je i u Gradu Zagrebu, njima taj registar ne treba, dokle god ne postoji registar dotle se može raditi što se hoće, dotle su podaci netransparentni i ne možete se pozvati na apsolutno ništa.

Kad kažem javni registar mislim na javno objavljen i javno dostupan registar, njega naravno nema. Spomenuli ste Grad Zagreb, evo sutra ćemo raspravljati o izvješću Državnog ureda za reviziju, meni se čini da je godina 2014., al evo za godinu dopuštam da sam možda pogriješila tu negdje gdje je državni ured za reviziju utvrdio da čini mi se samo 173 JLS uopće znaju s čime raspolažu, ostale ne, niti jedna nema ustrojen javno dostupan registar svoje imovine, a sustav praćenja evidencija naplate, trošarina, zakupnina, najamnina, također nigdje ne funkcionira kako treba. To znači doslovno da je država skrojena tako da curi na sve strane, a zna se u čije se džepove javni novac tako slijeva.

Dakle, sad bih rekla ono što mislimo da ne rješava nepravilnosti u primjeni prava na pristup informacijama, dakle promjena kojom se predlaže izmijeniti rok u kojem je povjerenik dužan donijeti rješenje o žalbi tako da se umjesto dosadašnjeg roka od 30 dana od dana predaje uredne, uredne, uredne žalbe utvrdi dvostruko veći rok od 60 dana od dana predaje uredne žalbe. To neće ići u prilog uspješne konzumacije prava na, na pristup informacijama kao ipak moramo ponovno reć ustavom zagarantiranog prava. Dakle danas kada su informacija korisnicima za obavljanje njihove nadzorne, medijske, korektivne ili neke slične funkcije potrebne čim prije i čim brže, produženje rokova zaista mislimo da nije dobro rješenje. Smatramo jačanje financijskih i ljudskih potencijala ureda povjerenika za informiranje ovdje bi bila korisnija odluka i to kao strateška i dugoročna kako ne bismo okretali kotač i išli unatrag.

Dakle st. 3 čl. 16 Zakona do sada, o čemu se već govorilo, informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti i bez provođenja postupka iz st. 1 ovog članka osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak, a novi predloženi tekst čl. 6, sada 16, informacija o raspolaganju javnim sredstvima koja se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava, dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa iz st. 1 ovog članka osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. Dakle samo ove koje sam naglasila informacije, moći će se dobiti bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa i bilo kakvo ograničavanje ove odredbe, a kako se predlaže u nacrtu izmjena i dopuna, bio bi značajan korak unatrag u odnosu na pravo građanki i građana da znaju kako se upravlja sredstvima koja izdvajaju za javne potrebe. Nas dodatno brine i čl. 17, čl. 32 st. 2 koji spominje naplatu stvarnih materijalnih troškova ponovne uporabe informacija jer što ako primjerice, tražimo API pristup registru stvarnih vlasnika, a vlasništvo nad trgovačkim društvima u prijedlogu Zakona spada u visokovrijedne podatke. Hoće li nam FINA smjeti naplatiti razvoj API pristup podacima, gdje piše da neće? 3 koji će, kako stoji u zadnjem, 9. st. objaviti povjerenik, predlažemo stavljanje tog popisa na javno savjetovanje. Predlažemo i javno savjetovanje o rokovima objavljenim informacija pojedinih visokovrijednih tematskih kategorija podataka. Dodatno, premda nije obuhvaćeno ovim izmjenama, predloženo i da trajanje javnog savjetovanja bude propisano u trajanju ne manjem od 30 dana, osim u iznimnim situacijama koje će biti jasno propisane.

Dakle i u Zagrebu je pobijedila jedna nova opcija, ja vas dobrim dijelom podržavam, navijam za to, dakle ne zato što mi se vi kao opcija sviđate nego zato što ovdje živim da napravite neke iskorake. Ono što smatram da nedostaje i počinje biti sve veći kamen spoticanja, a bit će čim ćemo više ulaziti u proces obnove je upravo taj nepostojeći registra gradske imovine, gradskih stanova, u ovom obliku kao što sam govorila, da je javan, da je transparentan, da se vidi tko se gdje nalazi ili ne nalazi, kome je dan na korištenje i po kojoj cijeni. Kani li što poduzeti i kada možemo očekivati da takav jedan registar ugleda svjetlo dana? Kao što znate, zaista nisam u gradskoj upravi i nemam sada vam, kako da kažem, konkretne podatke, ali sasvim sigurno znam da se na takvom registru radi jer to je bilo, upravo smo mi bili ti koji smo i u opozicije, a i kao aktivisti prije nego što smo ušli u politiku zahtijevali tu vrstu transparentnosti. Na tom registru se radi, ne samo zbog transparentnosti koja je užasno važna, nego zbog toga da bi se uopće znalo s čime Grad Zagreb raspolaže i na koji način tu cijelu imovinu oploditi i njome na najbolji mogući način raspolagati. Bez tog elementarnog registra to se naprosto ne može. Da, na tome se radi. Kao što recimo, za transparentnost smo isto tako sa proračunom idemo u tu vrstu transparentnosti u ove razine u koje u drugim gradovima ne postoje, hvala vam na pitanju, da, mi to želimo provoditi i provest ćemo. Poštovana zastupnice, ovo što ste sad naveli, to je stvarno pohvalno, ako to ostvarite, ako to realizirate jer nije realizirano dugi niz godina iako iskreno rečeno, sumnjam u to da ćete to uspjeti napraviti, ali dobro, što je, tu je. Ono što je bitno za napomenuti, javna objava podataka je izuzetno važna, a pogotovo je izuzetno važno da su tu podaci objavljeni na vrijeme. Naime, ukoliko oni koji pune proračun konkretno poduzetnici, obrtnici, na vrijeme ne predaju svoje godišnje izvješće do onog datuma koji država propisuje, plaćaju ogromne kazne, a ukoliko jedinice lokalne samouprave koju ti isti obveznici pune sa svojim novcem iz poreza na dobit, iz poreza na dohodak i njihovi radnici iz poreza na dohodak, što se dešava? Jedinice lokalne samouprave ne plaćaju gotovo ništa ili plaća ponovo sa novcem od poreznih obveznika.

Pa ja mislim da nama nedostaje još iz bivšeg sustava ta osobna odgovornost. To se nekako prelilo, onda se to zvalo kolektivna odgovornost pa se sad to više ne zove kolektivna odgovornost jer je to nepopularno zbog tzv. socijalizma, komunizma ili ne znam čega s ovi, sa desne strane tako strašno groze, a znamo da zapravo su gospoda samo tj. drugovi su samo prešli u gospodu, ali nećemo sada o tome. Da naravno, potrebna je osobna odgovornost, potrebno je mi smo svjedoci da kada ili privatna poduzeća ili građani na bilo kakav račun ili na bilo šta zakasne plaćaju itekakve penale, a kada to radi ili jedinica lokalne samouprave ili državna neka instanca nema nikakvih sankcija. I naravno ja se s vama potpuno slažem da to treba mijenja jer bez te vrste odgovornosti se mi nećemo nikuda pokrenuti.

Izvolite, gospodin Bojan Glavašević, izvolite vi ste na redu. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora.

Građani izaberu nas svoje predstavnike, mi damo povjerenje vladi, donosimo zakone. Osim toga onda i mi i vlada bismo u teoriji barem trebali brinuti u sustavu demokratskih osigurača koji bi trebali biti neovisni i štititi demokraciju. Takvi osigurači su primjerice Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, sustav pravobranitelja, povjerenik za informiranje. Ako pogledate unazad par godina primijetit ćete da su sva ta tijela, taj cjelokupni zapravo sustav demokratskih osigurača svi značajno oslabljeni. Povjerenstvo za sukob interesa je izmjenama zakona ograničeno u svojim ovlastima, pučka pravobraniteljica je u zadnjih nekoliko godina više puta bila pod političkim pritiscima i to s najviše razine izvršne vlasti. Zadnji put kada je upozoravala na nasilje nad migrantima na hrvatskim granicama. A na toj temi slabost je pokazao i ZPPI između ostaloga o kojemu danas razgovaramo. Odnosno pokazao se više kao mrtvo slovo na papiru jer ga dužnosnici nisu poštivali i nikom ništa. Ali da se razumijemo ti isti dužnosnici nisu odgovarali ni na zastupnička pitanja ponovno bez posljedica. Što vam to govori? Da se zakoni ne poštuju jer sustav demokratskih osigurača nema snage da to osigura. Pa je tako sasvim ok u ovoj zemlji da jedna bivši lider jedne od najvećih političkih stranaka bude financiran i obiteljski povezan sa stranom neprijateljskom silom, a ne u sukobu interesa na primjer. Da se ombudsmanima prijeti s vrha vlasti i da se novinarima uskraćuju informacije koje su od javnog interesa. I nikom ništa. Dobrodošli u Hrvatsku nominalnu demokraciju. Jedino bitno pitanje o ovome zakonu glasi hoće li pristup informacijama od javnog interesa biti lakši ili teži nego dosada. A bojim se da će biti teži. I ako je to njegov efekt onda đaba sva priča o usklađivanju sa europskim zakonodavstvom jer naime mnogi oni podaci koje naša javnost ne može dobiti ni temeljem zastupničkog pitanja, a kamoli putem Zakona o pravu na pristup informacijama u debeloj većini europskih zemalja objavljeni su i javno dostupni bez da ih se mora tražiti. Toliko o tome kolegice i kolege. Zapravo sam o tome htjela govoriti u završnom izlaganju od njega ću odustati, nema smisla, 5 nas je u sabornici, pa ću vama u replici. I mislim da je jedan od ključnih problema hrvatske države to što nismo ulagali u to da naše građane obrazujemo o tome što su njihova demokratska prava, a ja bi prije to rekla da su to demokratske obaveze. Građani koji su nezainteresirani za postavljenje legitimnih opravdanih pitanja, građani koji su nezainteresirani da sami provode kontrolu vlasti imaju vlast ovakvu kakvu imamo sada. Između ostalog mislim da bi se građani mogli pobuniti i protiv toga koliko nas ovog trena u sabornici ima. Međutim evo to su neka pitanja koja se nedovoljno postavljaju, a građani se nedovoljno potiču da ta pitanja postave sami. Hvala na replici kolegice Orešković, ja mislim da su antikorupcijske institucije jedan dio demokratskih osigurača.

Želim samo reći prije nego što okrivimo građane koji inače vrlo često pokažu da su aktivni i vrlo često promjene vlast [[Upadica: Hvala.]] mislim da trebamo pogledati sebe prije svega. I sada gospođa Raukar Gamulin završno u ime zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Poštovani preostali, dakle uoči ove današnje rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama GONG objavljuje kratku analizu rezultata Globl Date-a Barometar 2021. istraživanje kako bi upozorio na to da su izmjene zakona flaster rješenje koje će umjesto da ga poveća zapravo smanjiti doseg prava javnosti da raspolaže podacima javnog sektora. Hrvatska kasni s implementacijom direktive o otvorenim podacima javnog sektora u kojoj se prvi puta spominju i javna poduzeća. Dosadašnji hrvatski Zakon o pravu na pristup informacijama bio je među progresivnijima u EU upravo zato jer je obvezivao državne tvrtke i javna poduzeća odgovarati na zahtjeve građana i građanski za pristup informacijama. A sada kada ih direktiva izričito spominje kako bi i druge zemlje EU počele objavljivati podatke svojih javnih poduzeća, Hrvatska radi veliki korak natrag i ograničava pravo javnosti da traži otvaranje podataka državnih i javnih poduzeća, ne ukida potpuno pravo na pristup informacijama tvrtki, ali ga bome niti ne proširuje na obavezu dostave podataka u traženom odnosno dostupnom otvorenom formatu.

Zato je Hrvatska u istraživanju Global Date-a Barometra provedenom u 109 zemalja svijeta zauzela 27. mjesto dok je među zemljama članicama EU ipak ostala ispod prosjeka. Podaci Globl Date-a Barometara prikupljeni kroz iscrpne upitnike za svaku zemlju stručne recenzente i dodatne izvore ispitivalo je ne samo koliko je podataka otvorila koja država nego i njegovu društvenu vrijednost, kvalitetu i upotrebljivost u područjima koja bitno utječu na kvalitetu života u zajednici. Hrvatska je ovdje svrstana u srednju kategoriju zemalja koje imaju razumno visok standard otvorenosti podataka, ali i ograničenja u političkom okruženju. Drugim riječima, premda Hrvatska objavljuje o javnim financijama, trgovačkim društvima, imovinskim karticama dužnosnika ovi skupovi su u formati koje je teško koristiti za ponovnu upotrebu. Nedostaje osim toga i regulacija lobiranja odnosno propisivanje obaveze prikupljanja podataka o lobističkim aktivnostima, a što predstavlja prioritet za praćenje utjecaja koji lobisti mogu imati na donošenje pojedinih odluka. Upravo ovi podaci pokazalo je istraživanje, pokazali su se ključni za razotkrivanje korupcije i pranja novca. Vrlo nisko je ocijenjena i dostupnost podataka registra stvarnih vlasnika kao i upotrebljivost podataka i imovinskih kartica dužnosnika, dakle svih skupova podataka ključnih za izloženost integriteta političara uvidu javnosti. Dakle, ja sam sada s vama i nadam se da ste čuli, podijelila izvješće GONG-a koji desetljećima prati ovu tematiku i mislim da je potrebno obratiti na pažnju na ono što GONG kaže.

Hvala lijepa uvaženi predsjedavajući. Ja ću još reći samo u ime kluba Socijaldemokrata nekoliko rečenica o onome što nam zapravo trenutno nedostaje, već sam dao nekoliko prijedloga u izlaganju u ime kluba i sada ću još u završnoj riječi to malo nastaviti i malo obrazložiti. U zakonu imamo objašnjenje pojmove otvoreni podaci, anonimizacija, dinamički podaci, istraživački podaci, visoko vrijedni skupovi podataka itd., itd., međutim još uvijek nemamo definirano gdje ćemo, kada ćemo, kako ćemo napraviti izvore tih podataka, kako ćemo formirati te baze podatka. Tko je obveznik da to formirao znamo, jedinice lokalne samouprave. Tko je odgovoran u jedinice lokalne samouprave ukoliko neki podatak nije upisan u bazu podataka? Tko je odgovoran ukoliko ti podaci nisu javno dostupni? Tko je odgovoran za izgradnju registra? Kako se trebaju ti registri izraditi? Gdje se trebaju izraditi? U kojem roku trebaju biti ažurirani? To su sve pitanja koja su nam odnosno to su pitanja na koja treba dati odgovore ukoliko želimo imati stvarno podatke na raspolaganju onda kada se ti podaci traže. Nemojmo zaboraviti imamo državni oblak koji nismo imali prije 5,6,7 ili 8 godina, danas ga imamo. Krenuli smo u izgradnju tog oblaka još tamo davno 2014.g. sada je u potpunosti izrađen, ali ne sadržava one sustave koje bi trebao sadržavati. Nemojmo zaboraviti da imamo i jedinstveni sustav autetifikacije znači imamo e-Građani kroz koji možemo doći do svih podataka iz svih sustava ukoliko su ti sustavi na istom mjestu i ukoliko su napravljeni na isti način odnosno prema definicijama koje će propisati netko u vladi ili netko od stručnih osoba u Središnjem uredu za Ako to napravimo onda ćemo imati te podatke na pladnju, imat ćemo ih na dlanu, moći ćemo ih pregledavati, moći ćemo ih obrađivati, moći ćemo ih eksportirati, obrađivati na nekakvim svojim lokalnim računima i imat ćemo sigurno ono što je izuzetno važno, a to je transparentnost. Bez toga nema, nema transparentnosti. Zašto bi svaka jedinica lokalne samouprave imala svoje podatke u svojem formatu, na svom računalu u lokalu, zašto bi trošila novaca za nove servere, zašto bi trošila novac za novu komunikacijsku opremu, zašto bi trošila novac za jače linkove itd., itd. kad za to ne postoji potreba. Napominjem, mi imamo jedinstveni državni cloud na koji možemo računalni oblak na koji možemo staviti sve te sustave, diskovni prostor danas više nije skup, diskontni prostor danas se može nabaviti bez ikakvih problema, a kapaciteti pristupa koji bi trebali biti prema cloudu se plaćaju samo jednom i ono što je najvažnije kontroliraju se u jednoj točci, znači svi ti pristupi se kontroliraju u jednoj točci. Ona davna ideja republičkog komunikacijskog sustava je danas živa, ona danas radi, ona danas funkcionira, održava se u FINA-i i svi koji su zapravo tijela javne vlasti imaju mogućnost da pristupe preko tog sustava do drugih institucija i to nam je izuzetno važno. E sad, dobili smo prostor, znači to je taj državni cloud, znamo što trebamo tamo staviti, znamo kako do toga možemo pristupiti, pa ajmo to napraviti, ajmo to definirati, ajmo to napisati i obvezati čelnike JLS, ajmo obvezati čelnike poduzeća koja su u vlasništvu JLS, ajmo obvezati čelnike poduzeća koja su u državnom vlasništvu da te podatke na jedinstven način zapisuju na isto mjesto, pa će se onda moći do svim tih podataka doći na jedan jedinstveni način preko e-građana i dolazimo na registre, pa si odaberemo podatke iz registra koji oćemo i to je onda najjednostavnije, najjeftinije i najefikasnije i nema onda tu više tajne i nema potrebe da netko uči kako to izgleda u Općini Lovas ili kako to izgleda u Gradu Zagrebu jer su svi podaci upisani na isti način i onda to ima smisla jer će građani moći gledati sve te podatke, uspoređivati ih, gledati na onaj način koji zapravo njima to odgovara jer će to naučiti.

Hvala lijepa.